Druhá věc, která je myslím důležitá a která se letos povedla, že se vláda shodla také na tom, že se zvýší minimální mzda pro lidi, kteří pobírají invalidní důchod.

Je také důležité, abychom v rámci státního rozpočtu našli peníze pro podporu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, to znamená ty, kteří pobírají invalidní důchod. Nepokládám dlouhodobě za možné, aby existovaly příliš velké rozdíly mezi minimální mzdou, kterou pobírají zaměstnanci a kterou pobírají ti, kdo mají invalidní důchod.

To znamená, tady si myslím, že potřebujeme, aby v příštích letech minimální mzda skutečně rostla. Je potřeba si také uvědomit, že řada lidí, kteří i pobírají minimální mzdu, ještě k tomu mají náklady na dojíždění do práce, což většinou tyto náklady lidé, kteří pobírají pouze sociální dávky, nemají, takže i tady může docházet k výraznému rozdílu mezi tím, co má člověk, který pracuje za minimální mzdu a dojíždí třeba každý den do práce do sousedního města, a člověk, který nepracuje z nějakého důvodu a pobírá sociální dávky. I tohle je další důvod, proč je potřeba pokračovat v růstu minimální mzdy, a naše ekonomika si to může dovolit. Současně to vnímám i jako určitý signál i do komerční sféry, protože si myslím, že by i soukromé firmy v době, kdy ekonomika roste, kdy rostou její zisky, tak by se měly o tyto zisky více podělit se svými zaměstnanci. Děkuji vám, pane premiére. Je tomu tak. Prosím. Děkuji, pane premiére. Přesto se vás zeptám.

Můžete mi říct myslíte si, že jenom ta výše minimální mzdy ovlivňuje, že sedí lidé na dávkách, anebo máte nějaké recepty a další kroky, které byste chtěli jako vláda udělat, aby se lidem vyplatilo pracovat? Prosím, pane premiére.

Přesně je to Litva, Rumunsko, Chorvatsko a Bulharsko v rámci Evropské unie. Všechny ostatní státy mají vyšší minimální mzdu, než máme u nás. To je první věc. Druhá věc. Problém dnešního trhu práce u nás je nízká mobilita pracovních sil.

A nesetkává se nám tahle poptávka s nabídkou, která tady existuje. Já jsem požádal ministryni práce a sociálních věcí, aby se zaměřila na analýzu toho, jaká je vlastně struktura těch 450 tisíc lidí, jak nám koreluje s nabídkou nových pracovních míst z hlediska jednotlivých regionů, protože se obávám, že řada těchto nezaměstnaných je soustředěna do krajů, jako je Ústecký kraj, jako je Moravskoslezský kraj, kde ze 104 tisíc volných pracovních míst je jenom malý zlomek.

Druhá možnost je, že se pokusíme, aby investoři přišli za lidmi zejména v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, to znamená budeme vytvářet možnosti investovat v těchto regionech, budeme tam vytvářet průmyslové zóny, do kterých by mohli přijít noví investoři, kteří zaměstnají lidi přímo na místě v situaci, kdy máme nízkou mobilitu z hlediska těchto nezaměstnaných. Já vám děkuji, pane premiére, za dodržení času. Další v pořadí se svou interpelací je pan poslanec Václav Klučka a připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Pane premiére, kolegyně, kolegové, ve svém programovém prohlášení se vláda mimo jiné zavázala k tomu, že zajistí energetickou bezpečnost státu, odolnost proti rozsáhlým poruchám a výpadkům dodávek a udržitelnou energetiku. Bude dále usilovat o environmentální udržitelnost energetiky a udržení vysoké bezpečnosti dodávek energií při zachování přiměřených cen tak, aby česká ekonomika a především pak zpracovatelský průmysl byly konkurenceschopné. Současně se vláda zavázala k tomu, že zachová energetické suroviny pro budoucí generace a obhájí zájmy státu při stanovení podmínek těžby a využití nerostů. Pane premiére, jsme zhruba v polovině funkčního období. Já se chci zeptat: Dělá vláda správné kroky k tomu, aby naplnila všechny cíle, které jsou stanoveny programovým prohlášením vlády? Vy jste v květnu letošního roku schválili ve vládě aktualizovanou státní energetickou koncepci České republiky. Přiznám se, že tam mám v některých věcech určité pochybnosti. Je to kupříkladu na straně 105, kde jsou určeny vývojové prvky toho, jak to bude vypadat v případě zemního plynu, alternativních zdrojů a domácího hnědého uhlí v roce 2040. Je mi jasné, že koncepce se stanoví na období střednědobé, dlouhodobé. Myslíte si, že takto zpracovaná koncepce je skutečně tím nástrojem, kterým chceme zabezpečit celou oblast energetiky českého státu? Já vám děkuji, pane poslanče. Požádám pana premiéra, aby vám odpověděl na vaši interpelaci. Vážený pane poslanče, úkolem vlády je především přijímat strategická rozhodnutí. Strategická rozhodnutí se týkají i budoucnosti naší energetiky. Poslední státní energetická koncepce byla přijata v roce 2004, to znamená, bylo velmi důležité, že se vláda dokázala shodnout na aktualizaci státní energetické koncepce v letošním roce, a tím pádem byla nastavena i určitá strategie vývoje celého energetického sektoru. Energetika je v České republice klíčovým prvkem hospodářské politiky zejména proto, že patříme mezi nejvíce průmyslové státy v Evropě. Podíl průmyslu na hrubém domácím produktu u nás přesahuje 30 %. Průměr evropský se pohybuje mezi 1520 %, takže skutečně patříme do průmyslového jádra dnešní Evropy a energetika je pro nás klíčová, protože potřebujeme pro naše průmyslové firmy zajistit spolehlivé, bezpečné dodávky elektrické energie.

Takže to jsou trendy, které jsou velmi důležité, a proto energetika souvisí s tím, jestli česká ekonomika poroste v příštích letech, nebo ne, a jakým tempem poroste. Stát přebral prostřednictvím ASEK odpovědnost za dlouhodobé směřování energetického sektoru. To, co je odpovědností státu, je především základní energetická infrastruktura, věda, výzkum, výchova energetických expertů. Počítáme nadále s využitím výroby elektřiny z jádra, na druhém místě jsou ale obnovitelné zdroje elektrické energie, a teprve po nich následují zdroje, které počítají s plynem a které počítají s uhlím.